Jestli je to tak důležité, tak nevím, proč to nepřišlo v původním zákonu, ale vlastně pak to přišlo až na hospodářský výbor, jestli tomu rozumím dobře.

Takže určitě pochopíte, že TOP 09 tento zákon nepodpoří. Děkuji za pozornost. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.

Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové.

Je tu snaha, aby ze zákona zmizela povinnost bezplatně poskytovat normy, na které odkazují jiné právní předpisy. To by bylo velmi zlé, kdyby to prošlo. Vyhlášky regulují výstavbu velmi často, odkazují se na normy, které nejsou volně přístupné, přestože to zákon ukládá. Občané nemají rovnost před zákonem. Je to letitý problém. Již pan ombudsman Motejl na to odkazoval. Děkuji. Já děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Byla zatím snaha vlády zajistit samofinancování tohoto úřadu, ale myslím si, že se tím zvýšily podstatně náklady našim firmám.

Děkuji a eviduji přihlášku pana ministra, poté pana poslance. Prosím, máte slovo.

Ale my tady tento problém dnes neřešíme, protože většina technických norem je i nadále zpoplatněna, jak jsme si odsouhlasili, akorát vývojem jednoho soudního rozhodnutí se stalo, že část stavebních norem z toho byla vyloučena.

Ten pozměňovací návrh řeší jenom jednu malou specifikou oblast. Prosím, máte slovo. Já jsem poslouchal debatu předřečníků, argumenty, které tady uváděli. My jsme tady opět ve stavu, kdy to, co má být motorem našeho hospodářství, technická stránka, ať je to stavebnictví, nebo ať je to strojírenství, tak tady slyšíme: maličkost, zdražení norem pro ty firmy, které se tím zabývají, jejich velikost je různá.

Jestli tady pan ministr Mládek říkal, že se tím ruší zvýhodňování stavebního sektoru oproti jiným, eviduji a registruji, v tom případě pokládám dotaz, proč to neřešíme komplexně. Naše firmy říkají, ty, které vyrábějí, produkují, a já tvrdím, jsem technik, já to nezastírám, původní profesí, že to je hlavní zdroj pro náš stát příjmů hrubého domácího produktu. Je to maličkost. Teď se sice bavíme o maličkosti, ale je tam další ukázka toho, jak tady i tuto část, která by některým firmám, byť neříkám, že to je úplně v pořádku, jestliže má být jedna část trhu zvýhodněna, nebo toho segmentu zvýhodněna, a druhá ne, tak tohle budeme dělat. Já jenom připomenu, že my jsme se tady, náš poslanecký klub, v tomto týdnu snažili Poslanecké sněmovně sdělit, že od února budou vypláceny každý měsíc čtyři miliardy korun s velkým otazníkem, jestli tato částka je správná a není nadsazená.

Měli bychom se nad tím opravdu vážně zamyslet, jestli toto je ten správný postup. Já jsem přesvědčen že nikoliv.

Prosím, máte slovo. Kolegyně a kolegové, kdykoli diskutujeme o podpoře podnikání, o nejrůznějších programech, o nejrůznějších dotačních titulech, tak je ve vzduchu otázka efektivity. Je velmi obtížně měřitelné, do jaké míry ty obrovské prostředky podnikání reálně napomáhají, napomáhají zaměstnanosti, napomáhají inovacím apod.

V tom smyslu si myslím, že je nejjednodušší ten pozměňovací návrh nepodpořit a zachovat stávající stan, který je vstřícný. Já děkuji. To byly všechny přihlášky do rozpravy, kterou teď v tomto okamžiku končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura bude naprosto jednoduchá, hlasovali bychom o jednom pozměňovacím návrhu, ke kterému se tady vedla debata, a potom o zákonu jako celku.